Já jsem viděl ta vystoupení pana předsedy Vondráčka a chtěl bych připomenout věc, kterou jsme tady vlastně před týdnem i my všichni slyšeli prostřednictvím pana předsedy v jeho vystoupení. Protože slovo dělá muže, slovo dělá i ženu, a tady u toho pultu zazněla taková vzpomínka nebo inspirace pozicí spíkra, který v dané chvíli odhazuje tu stranickou legitimaci.

A já si myslím, že skutečně v případě, kdy pan Vondráček vystupuje z pozice předsedy Poslanecké sněmovny, by měl být velmi opatrný, jak tuto závažnou situaci komentuje. A děkuji i panu předsedovi, že zde vystoupil s vysvětlením.

Pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo. Hezké odpoledne, vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové. Já zastávám názor, že když někdo rány rozdává, tak musí nějakou ránu unést.

Považovali jsme za velmi pravděpodobné, že budou zvoleni. V té době jsme věděli, jaké mají preference, že jsou lídři svých kandidátek ve svých volebních krajích a že se k tomu určitě vrátí nová Sněmovna. Takže přímo, pane předsedo, tak to prostě není pravda.

To prostě dokresluje jeho způsob myšlení. Já to nebudu interpretovat za něj, to je jeho věc. Říkám to správně, pane předsedo, přímo. A na pana předsedu Bartoše, vaším prostřednictvím. Když jste v televizi, tak se řeší politické otázky a vždycky je tam i ta strana, za kterou hovoříte. To tak prostě je. A jde o to jenom, jestli ten člověk, který vystupuje, pozná, kdy mluví za Sněmovnu. Já jsem to nepochopil, že celá Poslanecká sněmovna má stejný názor jako pan předseda Vondráček. Já mám názor úplně jiný.

Vše, co řeknete tady do toho mikrofonu, může a bude použito proti vám v nějakých dalších debatách. Děkuji vám, pane předsedo. Není tomu tak.